Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane premiére, vaše dnes poslední odpověď. Teď opravdu nevím, kolik mám času. To bych asi nestihl.

Jsem pravidelně informován o vývoji práce na auditu. Už první etapa zpracování auditu ukázala, že umíme najít slabá místa v systému, přijít s návrhy, jak bezpečnostní systém u nás vylepšit. Pracuje celá řada týmů. Zatím se daří plnit harmonogram. Předpokládáme, že závěrečný text auditu národní bezpečnosti bude zpracován v neutajovaném režimu. V první etapě zatím byly představeny pracovní výstupy pěti kapitol kapitoly terorismus, extremismus, migrace, antropogenní hrozby a přírodní hrozby. Výstupy z těchto prvních pěti kapitol jsou v současné době přepracovávány na základě odborných připomínek externích konzultantů, tak zástupců řídicího výboru a auditu národní bezpečnosti. Řídicí výbor se nad těmito texty sejde znovu v druhé polovině června a opatření, která z těchto kapitol budou vyplývat jako doporučení pro vládu, budou po schválení řídicím výborem uvolněna k veřejné diskusi. Takže nebudeme čekat až na celkový výsledek auditu národní bezpečnosti, ale postupně budou uvolňovány k debatě s veřejností jednotlivé dílčí části, které budou zahrnovat výstupy. Na konci června by měly být finalizovány další kapitoly auditu. Patří mezi ně hrozby v kyberprostoru, energetická, surovinová a průmyslová bezpečnost, otázka působení cizí moci, otázka organizovaného zločinu a otázka hybridních hrozeb. A také nezávislá kapitola, která je zpracovávána Českou národní bankou, stabilita měny a finančních institucí. Opět nejprve, až budeme mít výsledky těchto kapitol, proběhne konference na půdě Poslanecké sněmovny, bude následovat akademická oponentura a klasický systém připomínkování. Předpokládá se, že v průběhu zpracovávání těchto kapitol budou probíhat také pracovní semináře k jednotlivým oblastem, a já doufám, že se podaří dodržet celý harmonogram tak, jak byl stanoven, a bude to ještě současná vláda, která v rámci tohoto volebního období bude schopna práce na auditu národní bezpečnosti dokončit a představit konkrétní doporučení, která by měla vést k posílení bezpečnosti občanů v ČR. Děkuji panu premiérovi. Děkuji za odpověď, pane premiére.

Gestorem by mělo být Ministerstvo vnitra.

Předpokládáme, že tato věc bude podrobněji rozpracována jak z hlediska toho, při jaké instituci by to centrum mělo působit, tak i z hlediska úkolování a zadávání jeho činnosti. Bude to také vyžadovat i zahrnutí otázky koordinace fungování tajných služeb.

Pan poslanec Jaroslav Holík jako první bude interpelovat pana ministra Milana Chovance, nicméně pana poslance Holíka tady nevidím. Není přítomen, tudíž jeho interpelace propadá. Pan poslanec Josef Kott bude interpelovat paní ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou ve věci novely zákona o pohřebnictví. Prosím, pane poslanče.

Děkuji panu poslanci za toto pohřební téma. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

Návrh kolegů poslanců z jiného klubu je téměř totožný, ale bohužel není věcně a legislativně správně, protože toto je věc, která se musí řešit i v souladu s Ministerstvem zdravotnictví, se zákonem o zdravotních službách, což tady v tom poslaneckém návrhu nebylo učiněno. Čili já tady mám k němu negativní postoj.

Děkuji paní ministryni. Její odpověď byla natolik jasná, že pan poslanec nemá doplňující otázku.

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové. Pane ministře, je mi známo, že v únoru letošního roku schválila vláda koncepci vězeňství do roku 2025.

V koncepci uvádíte, chcete zavádět zemědělskou činnost ve věznici. Co jste za čtyři měsíce platnosti koncepce v daném směru již vykonal?